Já mám dvanáct pozměňovacích návrhů, ale nebudu je tady říkat, seznámím vás s nimi podrobně v debatě u třetího čtení.

Prosím. Přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 5541. Prosím. Děkuji za slovo.

Prosím. Hlásím se tímto ke sněmovnímu dokumentu 5536. Já se s dovolením hlásím ke sněmovnímu dokumentu číslo 5000.

Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Měli jsme trošku dostihy, ale stihli jsme to přesně.